Je s tím takto souhlas? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat.

Nechcete hlasovat o každém bodu zvlášť?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Posledním návrhem je návrh pana poslance Farského, který chce ve čtvrtek na 11. hodinu, to znamená před všechny pevně zařazené body, zařadit bod Omluva Andreje Babiše Poslanecké sněmovně. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Zeptám se, zda o všech návrzích, které zde zazněly, bylo hlasováno. Výborně.

Kdo je proti tomuto návrhu?